Tak já se zřejmě přihlásím ještě do další, až se na ten bod dostane znovu. Ale pokud se týká eNeschopenky, tak mě by zajímalo tak jako i předřečníky, jestli titíž lidé, kteří zpracovávali ten pozměňovací návrh na Ministerstvu práce a sociálních věcí, teď budou pracovat na té nové verzi, anebo jestli třeba právě proto, že důvodová zpráva ukazuje, že byli evidentně tedy ne příliš pečliví ve své práci, když budu mluvit hodně jemně, tak jestli už jsou propuštěni, nebo jestli stále pracují na ministerstvu. Evidentně nezvládli svoji práci úplně kvalitně a my teď tady kvůli nim projednáváme tento tisk. To by nám měla paní ministryně také ozřejmit. Dobře.